Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, jestliže mluvíte pořád o té nové politické kultuře, tak proboha proč si chcete nechat stanovovat to, jak to bylo za minulé vlády. To je přece přesně to, o čem mluvil kolega Stanjura. Já jsem byl ten člověk, občan, který se rozhodl kandidovat, protože se mi nelíbilo to, co dělala ta minulá vláda, to ať se zase na mě kolegové nezlobí. Prosím kolegy, aby nepokřikovali na řečníka.

Novou politickou kulturou skutečně není neustálé svalování viny a porovnávání s tím, co bylo. To určitě není. A je to skutečně úsměvné. Já jsem nekritizoval tu samotnou praxi.

A k tomu, jak to bylo nebo nebylo, klidně si tu statistiku udělejte. Já jsem byl ministr dopravy a v rozhodujících firmách v dozorčí radě Českých drah byl zástupce opozice, ve správní radě SŽDC byl zástupce opozice. Nechal jsem je tam. Dokonce to bylo tak, že jsem oslovil tehdy předsedu opoziční strany a řekl jsem: je tam jedno místo pro vás, protože si myslím, že v tak velkém podniku má mít opozice přesné informace, nominujte si člověka, o kterém si myslíte, že to zvládne, a my ho tam schválíme. A taky jsme to tak udělali. Takže to není žádná nová politická kultura.

Přišlo mi správné, aby ta opoziční strana měla u tak velkého podniku informace, které může člen dozorčí rady použít, než abych to vždycky tlumočil a musel jsem odpovídat na každých interpelacích na konkrétní dotazy z fungování té konkrétní státní firmy.

Neříkám naší strany, říkám opozice. A můžeme porovnávat, co je stará a nová politická kultura. A ještě jednou říkám, že vás praxe dohnala, že ty populistické já to považuji za populistické, řeči typu my nebudeme de facto vybírat, nám někdo určí nezávislé odborníky, tak je jmenujeme. To je prostě špatná cesta.

To je celé. Já jsem jenom kritizoval ty vaše pohádky o tom, jak je to všechno jinak, jak je to nové, nová politická kultura. Já nevím, kolik zástupců např. pravicové opozice je v těch jednotlivých dozorčích radách.

Zjistěte, pane ministře, a hlavně mi řekněte, když to porovnáte, kolik tam bylo zaměstnanců té politické strany, jako jsou vaši okresní tajemníci. Pan ministr. Prosím, máte slovo.

A já se nebráním tomu, abychom to jiným způsobem nastavili, protože vy se tady, kolegové, usmíváte, tak si pojďte vzít slovo a pojďte to říct, ale opravdu, jestli za minulých vlád to tady bylo nastaveno tímhle způsobem daleko více a potom, když se změnila vláda, tak se i členové parlamentních stran ze svých pozic naprosto vygumovali.

Teď pan poslanec Bendl. Je to faktická, pane poslanče? Prosím, potom pan poslanec Stanjura. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jsem připraven vést tu debatu o té praxi v minulosti, alespoň tedy v době, kdy já jsem seděl na Ministerstvu zemědělství.

Tahle praxe se změnila.

Takže kdybyste chtěli diskutovat na tato témata, já jsem připraven ne v kanceláři, ale otevřeně debatovat o tom, jaké nominace jsem dělal já, abych byl konkrétní, a jaké se dějí dnes.